Prosím všechny řečníky, aby zachovávali jistou zdrženlivost při výběru výrazů, které používají za řečnickým pultem v Poslanecké sněmovně. Pan místopředseda Okamura se hlásil? Nehlásil. Aha, mával na někoho jiného. Žádné další přihlášky s přednostním právem nyní nemáme. Znovu poprosím Poslaneckou sněmovnu v tuto chvíli o klid, protože budeme pokračovat v hlasování. Připomenu, že jsme prvním hlasováním neschválili pozměňovací návrh pana poslance Tomio Okamury. A pokud mě pan zpravodaj neopraví, tak jsme před hlasováním o pozměňovacím návrhu pana poslance Michálka.

Vyjádření rozpočtového výboru je nedoporučuje. Pan ministr? Stanovisko? Velmi se omlouvám. Nesouhlasné. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jelikož jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, tak před hlasováním doprovodného usnesení se musíme vypořádat s hlasováním o zákonu jako celku. Ano.